Ono obecně narovnávat podnikatelské prostředí brutální regulací je sám o sobě už protimluv, protože nejlepším podhoubím pro růst soukromých aktivit je liberální prostředí.

A to už samo o sobě vytváří nerovnost a neférovost.

Výnosy EET, říkám férově, nejdou exaktně a přesně spočítat. Vaši voliči budou zřejmě věřit vašim číslům, naši voliči našim číslům. Ale mohli by věřit zprávám Nejvyššího kontrolního úřadu, který o výnosech, které vy prezentujete a které předtím prezentovalo Ministerstvo financí, říkal ve svých zprávách následující.

Věrohodnost těchto údajů je diskutabilní, protože v materiálech jsou zveřejňovány rozdílné hodnoty, u nichž není vysvětlena metoda jejich výpočtu a nejsou podloženy ani analýzou konkrétních dat.

Co se týká dobrovolné EET, abych se dostal k původnímu smyslu svého vystoupení, my jsme tady už minule ve druhém čtení a dnes slyšeli, jak to podnikatelé chtějí, jak si na to zvykli, jak je to pro ně důležité.

Ale podnikatelé nám dali svoji odpověď.

To nám dává, tento nepoměr, už jasnou zprávu o tom, jestli podnikatelé chtějí, nebo nechtějí dobrovolné EET.

Pro stát by to znamenalo výdaj jenom pouhého udržování 120 milionů korun ročně, ale stát by získal pouze neúplná data, ke kterým by neměl využití. A co se týká podnikatelů, tak ty pokladny, které mají ve svých podnicích, přes které oni si kontrolují třeba své zaměstnance, tak už nebudou napojeni na Finanční správu a nedostanou ten fiskální identifikační kód. Takže nám to skutečně nedává smysl. A stát ani neumí nabídnout za to, že budou dobrovolně napojeni na EET, nějakou službu, protože z neúplných dat neuděláte například daňové přiznání.

Proto my nebudeme hlasovat pro dobrovolné EET. Děkuji za pozornost. Nyní máme celou řadu faktických poznámek.

Děkuji za slovo.

Lidé hledají každou korunu. Podívejte se, jak se zdražují potraviny, pohonné hmoty a tak dále.

A ty finanční prostředky se mohly dát lidem, mohly se dát organizacím. Rušíte něco, co fungovalo. A děláte to jenom proto, že s tím přišla minulá vláda. Je to opravdu velmi smutný příběh, který tady dnes prožíváme. Ani ty pro vás nejsou partneři? Děkuji vám.

A budete mít určitě pravdu. A co je důležité, ještě jedna věc. Vy jste měli možnost to vylepšit.

Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan ministr financí.